Ještě jednou upozorňuji na to, že chci pomoci všem seniorkám, které vychovávaly děti. A myslím si, že si zaslouží vyšší důchod od prvního dne nástupu do starobního důchodu.

Tato otázka nebyla zodpovězena. A já se ptám, jak budou tyto ženy fungovat těch 25 let s nízkými důchody i přes naše rekordní navyšování. Proto říkám, že v příštích měsících přijdeme se systémovou změnou, která pomůže všem ženám ve starobním důchodu, které vychovaly alespoň jedno dítě. Nikoho nevidím, takže obecnou rozpravu končím. Nemáte zájem.

Odhlásím. Přihlaste se znovu svými hlasovacími kartami.